Navíc, upřímně, zase jako spotřebitel vedl se tady nějaký boj před časem proti burčáku. Co se stalo?

Nepomohli jsme si vůbec.

Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Petrů.

On si určitě vzpomene, protože projednávání zákona předcházelo i společné jednání zemědělského výboru, kde nás Svaz vinařů bombardoval informacemi, a veřejnost obecně, jaká má statistická data z nějaké studie, kterou mají vypracovánu. A když jsem ji po nich žádal před projednáváním zákona na jednání zemědělského výboru, kde zástupci Svazu vinařů byli účastni, tak jsem ji nedostal, a nikdo z nás.

Nyní pan poslanec Petrů. Prosím.

Prosím, to jsou údaje. A já se domnívám, že ta novela je velmi důležitá, protože zajišťuje transparentnost a zároveň kvalitu vína pro naše spotřebitele. Děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan zpravodaj Kováčik. Já se omlouvám, že vstupuji do té diskuse, byť by někteří mohli mít dojem, že zdržuji, svoji zpravodajskou zprávu si nechám až na konci, ale aby nezanikla reakce na průběh rozpravy i z mého pohledu. Je mi velmi podivné, že pod záminkou zastávání se malých vinařů, proti kterým není tato novela v žádném případě namířena, se tady, slyším možná to přeháním, možná ne někteří zastáváme nepoctivosti! A já si myslím, že nám velmi rychle otrnulo, některým, kolegyně a kolegové, z té lihové metanolové aféry, nebo o té metanolové aféře, která stála desítky životů českých občanů a spotřebitelů.

A tady musím pochválit potravinářskou inspekci, a ostatně pan kolega Petrů to tady prokázal na číslech, že skutečně je důvod plošně kontrolovat. Já vím, že filozofie některých, zejména napravo, je co nejméně kontrolovat, protože potom, jak se říká, bez kontroly se lépe žije a také lépe krade, lépe šidí, řekněme. Druhé čtení je pro podávání pozměňovacích návrhů, zatím jsem jich tady moc nezaznamenal. Nechme politiku politikou. Váš čas, pane poslanče, omlouvám se, jste přihlášen s faktickou poznámkou. Nyní pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Pavera.

A nechci je zpochybňovat.

To jsou ti malí? To jsou ti malí?

Já reaguji na vystoupení pana poslance. Já jsem říkal, že malí z toho mají obavu. Nevím, o kom mluvil pan předseda Kováčik. Já jsem říkal, že je třeba trestat, oddělovat ty nepoctivé, ale netrestat ty poctivé. To je princip, na kterém se podle mě můžeme shodnout. Nezpochybňoval jsem další principy, které jsou v tom návrhu zákona, ale o tom budou mluvit ti, kteří se tomu věnují, podrobně.

To nejsou ti malí. To prostě nevychází. Děkuji.

To jste zapomněl říct.

Děkuji. Nyní eviduji dvě přednostní práva. První pan zpravodaj, po něm pan ministr.